Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s obsahem vládního návrhu zákona, který máte před sebou, jste byli seznámeni již v prvním čtení. I přesto mi dovolte, abych znovu připomněla, co je účelem tohoto návrhu. Jedná se o zpřesnění ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce tak, aby nedocházelo k nedůvodnému rozdílnému postupu při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nedosahuje z důvodu nezaměstnanosti a následného vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání žádný výdělek, který je pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v ostatních případech rozhodnou veličinou, a proto se mu ve smyslu uvedeného ustanovení za dosahovaný výdělek zohledňuje výdělek ve výši minimální mzdy. Při výpočtu uvedené náhrady totiž pojišťovny, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, což je v naší republice je Česká pojišťovna, a. s., a Kooperativa pojišťovna, a. s., uplatňují rozdílný postup.

Uvedený rozdílný postup při výpočtu náhrady má za následek, že v případě, kdy náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje Česká pojišťovna, dochází při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení poskytované náhrady právě o tu částku zvýšení minimální mzdy, zatímco v případě, kdy náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje Kooperativa pojišťovna, ke snížení poskytované náhrady nedochází. Vládní návrh zákona tedy směřuje k tomu, aby nedocházelo při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení uvedené náhrady, tedy aby napříště bylo postupováno podle postupu, který i dnes uplatňuje pojišťovna Kooperativa, nikoliv Česká pojišťovna. Předmětný návrh zákona byla vypracován jako reakce na návrh poslanců pana Kaňkovského a pana Nachera, kteří předložili obdobný návrh. Byl to sněmovní tisk číslo 22, který však není komplexní, neboť neobsahuje úpravu výpočtu náhrady mzdy za ztrátu na výdělku u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, tedy osob, které se stejně jako zaměstnanci, kterým vzniká nárok na uvedenou náhradu podle zákoníku práce, ocitají ve stejné situaci, kdy je jim po skončení služebního poměru jako uchazečům o zaměstnání zohledňována jako dosažený výdělek minimální mzda.

Na tomto výboru se rovněž projednával pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Kaňkovský. Vzhledem k tomu, že tento návrh jde nad rámec předpokládaného návrhu zákona, jehož jediným účelem je sjednocení postupu dvou pojišťoven, tak k tomuto návrhu zaujímám negativní stanovisko. Toto negativní stanovisko zaujalo i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany, kterým byl pozměňovací návrh mým rezortem zaslán k vyjádření, neboť i jich se věcně a legislativně týká. Aby bylo dosaženo hlavního účelu zákona, budu ve třetím čtení podporovat jeho schválení ve vládou předložené podobě.